Vláda ve svém stanovisku ale návrh kritizuje, když říká, že na každého člověka působí alkohol různým způsobem. Já na to říkám, že bychom se možná měli zamyslet nad jiným principem. Nám doufám nevadí to, že si někdo dá malé pivo, ale vadí, pokud je někdo pod vlivem alkoholu společensky nebezpečný, a je jedno, zda na silnici, nebo na chodníku, nebo v domě. Jak jsem již uvedl, jsou země, které povolují, zda má někdo určité malé množství alkoholu v krvi na kole, nebo dokonce i za volantem. Tedy ten, jehož malé napití není nebezpečné, není sankcionován, trestán je vždy jen ten, kdo způsobí okolí škodu. Měli bychom vědět, co je ve společenském zájmu víc, zda omezování svobod a nařízení na každém kroku, nebo vyšší míra svobody spojená s vyšší mírou osobní odpovědnosti za naše činy. Osobně se přikláním ke svobodě a odpovědnosti. Na závěr si dovolím ještě jednu věc k vládnímu stanovisku, které poukazuje na to, že i na silnicích nižších tříd v rámci obcí je často velmi hustý provoz.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo. V obecné rozpravě nyní vystoupí paní poslankyně Jarošová, připraví se paní poslankyně Ožanová. Prosím, máte slovo. Dobrý den. Vážené dámy a pánové, v navrhované novele zákona o provozu na pozemních komunikacích je v důvodové zprávě zmiňován případ moravských cyklostezek, když současná právní norma nulové úrovně alkoholu v krvi jde zcela proti duchu jejich výstavby. Původním záměrem zřizování moravských cyklostezek bylo mimo jiné podpořit turistický ruch a přiblížit zdejší vinařské oblasti turistům a především samozřejmě cyklistům. Pokud je však jakákoliv míra alkoholu v krvi cyklisty trestně postižitelná, pak ztrácejí cyklostezky v těchto lokalitách smysl, protože když chceme přiblížit naše kvalitní vína návštěvníkům a zároveň jim nastavíme bariéru, pak mi uniká smysl těchto projektů. Je jasné, že nikdo nechce rušit omezení, která mají za cíl ochránit účastníky silničního provozu před opilými řidiči, ale určitá povolená míra alkoholu v krvi, tak jak je to běžné v mnoha zemích Evropy, by určitě situaci nijak dramaticky nezhoršila. Zvažovaná případná tolerance půl promile by podle mého názoru nepředstavovala žádný závažnější problém. To, že si dám jedno pivo nebo dvě deci vína, ještě neznamená, že budu mít omezené reakce při řízení. Jediné smysluplné omezení a nulovou úroveň alkoholu v krvi bych požadovala u osob doprovázejících cyklisty mladší deseti let. Rozhodně tuto novelu podporuji. Znamená pro mě návrat zdravého selského rozumu a důvěry v naše občany. Každý normální člověk přece ví, že když jedu na kole, tak se nemůžu nezřízeně opít, ale naopak je rád, že si může beztrestně a v klidu dát svoje jedno nebo svoje dvě deci. Děkuji paní poslankyni. Připraví se paní poslankyně Matušovská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, když jsem si přečetla tento návrh zákona, tak jsem se trochu zděsila. Zjistila jsem, že třeba na místních komunikacích a silnicích třetí třídy je automaticky slabý provoz. Ptám se odkdy?

Další věc, která není v tomto návrhu zákona zcela dořešena, je, jak má cyklista poznat, po jakém druhu komunikace jede. Pokud mám pravidla silničního provozu, tak mám určité úpravy na silnicích pro motorová vozidla a dálnicích a ty pozná řidič podle dopravní značky. Pozná řidič, jestli jede po silnici první, druhé nebo třetí třídy místní komunikace a podobně? Já si tím nejsem jista. Mě by zajímalo, jak by se potom řešilo.

Nenapíše.

Já jsem viděla plno těchto protokolů a viděla jsem i protokol s jednou setinou alkoholu v krvi. Chtěla bych jenom dodat, že alkohol si tělo nevytváří.

Vážení, cyklisté jsou nebezpeční nejenom sobě, ale především v provozu na pozemních komunikacích ostatním.

Na vaše vystoupení bude reagovat faktickou poznámkou pan poslanec Václav Klaus.

Máte slovo, pane poslanče.

Děkuji. V rozpravě nyní paní poslankyně Matušovská, po ní paní poslankyně Pastuchová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně, abych se vyjádřila k tomuto tisku. Nedá mi to nepozastavit se nad tím, co vlastně přináší alkohol na pozemních komunikacích z pohledu řidiče a z pohledu cyklisty.